U národních programů pak není úplně potřeba rozšiřovat ty skupiny, protože tam platí, když není zájem cílové skupiny o takový byt, lze do nájemního bytu umístit na dobu jednoho roku kohokoli. Takže já vás můžu ubezpečit, že se jedná o jednotky bytů, pokud ta otázka mířila k tomu. A ještě jednou zdůrazňuji, že to je možnost pro samosprávy a byla to reakce na požadavek starostů, zda mohou takovými byty, protože jsou tam ty podmínky, disponovat, aniž by porušili pravidla, na základě kterých byly uvolněny peníze k jejich zřízení nebo k výstavbě.

V tomto směru jednám s Národní rozvojovou bankou, v tomto směru jsme jednali třeba o šablonách pro výstavbu větších dostupných bydlení, projektů s Evropskou investiční bankou. Nemyslím si skutečně, že ten program Moje výstavba v objemu, který mohl poskytnout, i vlastně v parametrech je to ta hlavní role Ministerstva pro místní rozvoj.

Děkuji. Děkuji za dodržení času a vnímám, že paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

A další, co se týče výstavby sociálních bydlení pro obce.

Ale další problém je, že pokud by je měli, tak většinou stát na ně tlačí a stěhuje tam problematické skupiny. Já ten druhý scénář si nedokážu představit, kde by stát tlačil na české občany, aby se přestěhovali do jiné obce, protože tam jsou dostupné sociální byty. Sleduju situaci jak třeba na Moravě, tak i v Ústeckém kraji, kde skutečně to funguje tak, že nějaká fiktivní firma vydává smlouvu o práci, na základě toho ti lidé se přihlašují v té obci a pak tam žádají třeba o dostupné bydlení.

To znamená, ekonomicky dostupné bydlení, ať nájemní, či možnost si koupit to bydlení. Sociální bydlení jako takové vyžaduje samozřejmě související sociální služby, je určeno pro specifické případy, pokud se v obci objeví nějaký případ anebo to jsou třeba byty, které má ta obec pro nějaký kritický moment, když třeba je tam nějaké násilí v rodině na ženě, tak aby mohli toho člověka umístit. Samozřejmě, obce by měly posilovat svůj bytový fond obecně, mít možnost poskytovat svým občanům obecní bydlení.

Rozhodně odmítám, že by vláda nutila stěhovat se občany do nějakých měst, protože by tam byly sociální byty.

Děkuji, pane ministře. A než bude další interpelace, načtu omluvu.

Prosím. Děkuji vám, vážená paní předsedající. Já bych měla interpelaci na pana ministra Beka.

Já se tedy ptám, jak je možné, že některým stážistům budou náklady uhrazeny a druhým ne? Považujete tento přístup za transparentní? Poprosila bych o odpověď, a nejenom to, já bych poprosila, jestli by mohla být dřív než za 30 dnů. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.